Notabene si myslím, že politická priorita by měla oslovit i voliče a umět jim ukázat předvídatelnost práva a situace, kdy jedna vláda něco nezavede (?) a ta druhá to bezezbytku zruší a ta třetí to zase zavede zpátky.

Když se podívám na finanční nebo rozpočtovou prioritu, tak tam neustále se tady bavíme o tom, jak naplnit rozpočet.

To znamená, při stávajících sazbách efektivněji vybírat od těch, kteří by daně platit měli, ale neplatí.

To znamená, při zachování té sazby se vybere více daní. Nemusí se zvyšovat daně a nemusí se někde škrtat.

To byl údaj z Ministerstva financí.

No a tady já jsem pořádal seminář dobrovolné EET, já jsem to tady panu ministrovi ukazoval, tu pozvánku. Byli tam pozváni to jste byli i vy, já jsem tady o tom mluvil, tuším, že při jednání, teď nevím, o rozpočtu nebo o čem, teď mě nechytejte za slovo.

A to je názor té cílové skupiny, které máme pomoct.

Já jsem si dělal poctivě poznámky. To jsou nasbírané věci z praxe, to není to, co si tady jako řekneme, vymyslíme na chodbě, aby to dobře znělo tady na mikrofon. Když řeknu minusy, co tam zaznělo?

Vrátíme se vlastně o krok zpět. A to tady říkám jako člověk, který jinak brání platbu v hotovosti obecně.

Snížení daní a tady připomenu, že součástí toho, a na to se zapomíná, se snížily daně.

Ubytovacích službách, pardon.

To tak je, to jsou čísla.

To tam zaznělo na mikrofon zcela jednoznačně od prezidenta Asociace hotelů a restaurací.

Ta zpětná vazba, kterou já jsem nasbíral za tu dobu, byla, že více restaurací v těch malých obcích zavřelo kvůli tomu, že tam bylo zakázáno kouření. To byl větší důvod než zavedení EET, to znamená, přísnost toho protikuřáckého zákona. jsou menší povinnosti vůči finančním úřadům, snížení daňových kontrol.

To znamená, že i pro ty podnikatele je to lepší, respektive ti, co byli poctiví, pro ně se nic nemění.